Od nové vlády jsem neslyšel to slovo sport.

Ministerstvo školství, které to moc neřešilo, a Český olympijský výbor.

A udělali jsme tu sportovní agenturu.

A je to důležité, je důležité i pro naše děti, je důležité pro rodiče, aby měli peníze, aby jejich děti mohly sportovat. Takže vrátím se k tomu zdravotnictví.

O tématech spojených s nemocemi a naším zdravím často nechceme mluvit a čekáme na nějakou příhodnější chvíli. Pak se ale bohužel stává, že už je příliš pozdě.

Pan doktor Loučka říká: Nebojte se mít strach. Slovo rakovina je pro běžného člověka velkým zdrojem úzkosti a strachu. Tyto obavy jsou pochopitelné, je ale nutné zdůraznit, že právě prevence a včasné odhalení onemocnění mohou napomoci tomu, aby se naše obavy nenaplnily, nebo se alespoň podařilo co nejvíce zmírnit průběh nemoci. Cílem tohoto textu je nabídnout tři doporučení pro zvládání stresu a úzkosti spojených s tématem rakoviny a onkologické prevence. Mluvme společně i o těžkých věcech. Rozhodnutí jít na preventivní vyšetření nemusí být jednoduché. Někteří lidé se vyšetření obávají, protože mají strach z případného pozitivního výsledku. Další lidé mohou mít z vyšetření obavy, protože si nejsou jisti, jak vlastně probíhá.

Zároveň ale můžeme říci: Právě vyšetřením zjistíme, jestli jsou tvé obavy namístě, nebo ne, a já budu moc rád, když budeš mít klid a budeme oba vědět, že jsme se báli zbytečně.

Lepší strategie může být nabídnout podporu nebo informace. Pokud budeme vědět, že někdo z našich blízkých spadá do rizikové skupiny, je dobré nejdřív téma nastínit a říci: Možná by to bylo dobré. Určitě je vhodné také doporučit rozhovor s lékařem, který by mohl vysvětlit, jak preventivní vyšetření probíhá, a vyjasnit případné dotazy. To, že by člověk měl pamatovat na své duševní zdraví, není žádný velký objev. A platí to i naopak. Moderní doba nás často staví do situací, kdy jsou na nás kladeny velké nároky, a ne každý si dokáže najít čas na dostatečné odreagování, na zastavení a reflexi toho, jak se mu v životě daří.

Dobře spát, dobře jíst

Podobně klíčovou roli hraje nedostatek spánku. Není naším záměrem doporučovat konkrétní dietu, pokud ale chcete posílit svou imunitu, je dobré začít u těchto dvou věcí: jíst pravidelně a zdravě a dostatečně spát, minimum by mělo být 7 až 8 hodin denně) Je to strašně důležité. Obavy nezlehčujte, oceňte odvahu o těchto tématech mluvit.

Takže na závěr: V České republice zemře každých 20 minut jeden člověk na rakovinu. Každý den 200 lidí rakovinu dostane. Dvě třetiny lidí se nám podaří zachránit, ale třetinu ne.

Další dobrou zprávou je, že ubylo rakoviny plic u mužů. Rakoviny, na kterou se u nás nejvíc umírá. Pamatujete si, jak jsme před lety podporovali protikuřácký zákon a výrazně zdanili tabákové výrobky, a tím snížili jejich dostupnost? Bylo to správné rozhodnutí. Tohle jsou dílčí úspěchy, ale mně to rozhodně nestačí. Nejen těch, která jsou typická pro ekonomicky vyspělé země a souvisí s životním stylem, ale i v důsledku stárnutí populace. Léčba bude asi účinnější, ale bude taky složitější, náročnější na nové technologie a samozřejmě dražší. Určitě víte, že jsme připravili velký plán obnovy naší ekonomiky po covidu.

Na vypracování těchto plánů a doporučení se podíleli špičkoví experti z různých oborů medicíny z celé České republiky. Všichni mají skvělé výsledky v boji proti rakovině.

A já jsem rád, že jsem mohl spolupracovat s těmito experty.